Je to pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.

Poslanecká sněmovna vládě České republiky důvěru nevyslovila.

Končím bod, kterým byla důvěra vládě České republiky. Byl to jediný bod zařazený na této 5. schůzi.